Děkuji za slovo, pane předsedající.

Abych uvedl konkrétní spravedlnost.

Děkuji. Pan předseda Farský s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, prostřednictvím vaším k panu Juříčkovi.

Povoluje soud.

Jestli nám chcete navodit dojem, že to, co se stane koníčkem některých lidí, takovéto nezodpovědné chování, tak já si myslím, že skutečně to není volba pro nikoho, a byl bych opatrný s těmito vyjádřeními, která by snad mohla některé lidi mystifikovat a do těchto problémů je dostat.

Máte slovo. On to řekl kolega Farský víceméně za mě.

Děkuji. Pan poslanec Výborný s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Mně to nedá.

Pouští.

To je celé. Čili není to tak, že podle sněmovní verze se lidé do osobního bankrotu nedostanou a podle senátní ano. A druhá věc. Možná dobrá zpráva pro vás. Zmiňoval jste mladistvé, kteří jsou v dluzích, kteří jdou do života s exekucí na krku.

Pan předseda Chvojka. Já budu relativně krátký.

Myslím, že to byla chyba.

Děkuji. S faktickou poznámkou ještě vystoupí pan poslanec Nacher. Prosím, máte slovo.

Ale to samé v tom případě platí, aby se toho opravdu drželi všichni. To znamená, pojďme si říct ještě jednou, že senátní, ale i sněmovní verze je obrovský krok dopředu.

Že pak do toho místa B, do toho cíle doputuje méně a na té cestě se může také všechno ztratit. To je ten návrh Senátu. Že se všechno může ztratit na té cestě v přenosu peněz od dlužníka k věřiteli. Spravedlivé to není taky. Takže pojďme se bavit o motivaci, o nových motivátorech pro odměňování insolvenčních správců, o tom se pojďme bavit, aby i oni byli motivováni.

Děkuji. Pan předseda Farský s faktickou poznámkou. Máte slovo.

A proto je i tato část senátního návrhu podle mne pochopitelná a obhajitelná a smysluplná. Faktická poznámka pana předsedy Kalouska.

Prosím, máte slovo. Děkuji. Dámy a pánové, vedeme tady už dlouhou diskusi a já ji pozorně sleduji.

Děkuji. V rozpravě nyní vystoupí paní poslankyně Langšádlová, připraví se paní poslankyně Váchová.